Byli postaveni do této obtížné situace.

Argumentace, že někteří zaměstnavatelé tak obcházejí zákoník práce a podobně, v tento okamžik podle mě není úplně fér, protože ti lidé už prostě v té situaci jsou, musejí zůstat doma se svými dětmi a nemají moc na výběr.

Takže i tento návrh tady také máme.

Děkuji za pozornost a za případnou podporu. V tuto chvíli jenom rekapituluji: přihlášen je pan poslanec Kolářík za klub Pirátů.